342. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

K projednání nám zbývají dvě z nich.

Pan poslanec Leo Luzar, který má první interpelaci na paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou, ale evidentně přítomen je.

Interpelace se předkládá jako tisk 1088. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Prosím, pane poslanče.

Takže budu hovořit v záznamu a snad buď dorazíte, nebo si to poslechnete. Bohužel se asi odpovědi nedočkám... Paní ministryně bohužel přítomna není, a proto není splněna podmínka, bohužel, která tam byla. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně. A i přesto, že jsem se snažil a umožnil jsem paní ministryni těch pár sekund, aby přišla, tak ona stejně nepřišla. Takže musíme splnit podmínku, kterou Sněmovna určila, omlouvám se, pane poslanče, a tudíž přerušuji tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně. Chtěl jsem jí dát šanci. Omlouvám se, nevyšlo to. Snad příště.

Projednávání této odpovědi bylo taktéž přerušeno do přítomnosti paní ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové.

A tím přerušuji bod 342 Odpovědi na písemné interpelace a také přerušuji jednání Sněmovny, které bude pokračovat v 11 hodin.